Prostě naše města žádné předpokládám, že kolegové mi to potvrdí, anebo když ne kolegové, tak to řeknu alespoň za město Plzeň my žádné takzvaně volné miliardy na účtech nemáme, a to, pane premiére, proto, že naše město odjakživa rok co rok investuje.

Zatím jste poslední vystupující. Děkuji, pane předsedající.